Bohužel jsme tento návrh přerušili a odročili do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, která bohužel není ani dnes přítomna. Beru na vědomí, snažím se pokaždé, i minule ve čtvrtek, snažila jsem se načíst tento bod v době, kdy měla paní ministryně zde své body. To bohužel nebylo odsouhlaseno. Chtěla bych ovšem říci, takhle to můžeme odkládat neustále, protože tato agenda se týká Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva školství. Do resortu paní ministryně Marksové nikterak nevstupuje. Přerušuji tedy projednávání tohoto bodu dle usnesení Sněmovny do přítomnosti paní ministryně.